To je bod číslo jedna.

Jsem rád, že vakcinaci zajistí našim občanům stát a že ji zajistí jako bezplatné očkování, to vidím jako důležitý atribut. Takže KDUČSL podpoří vládní návrh a po dlouhé diskusi podpoříme i ten deklaratorní pozměňovací návrh paní kolegyně Maříkové, byť musím říci, že se neztotožňuji zcela s tím odůvodněním, které tam je.

Ona v tom nemá úplně jasno ani ta odborná veřejnost. To znamená, vnímejme samozřejmě určité pochybnosti, které veřejnost má, vnímejme, že i ta nálada v tuto chvíli je rozpolcená, ale na půdě Poslanecké sněmovny nedělejme resumé v tom, jestli očkování proti COVID19, ať už od firmy té, či oné, bude nebo nebude škodlivé. To v tuto chvíli nikdo neví nebo respektive rozhodně to nevíme my tady v Poslanecké sněmovně a nevysílejme tento signál k našim občanům. Tady mám velký apel směrem k panu ministrovi zdravotnictví. Pokud chceme, aby očkování bylo v České republice úspěšné a já jsem přesvědčený o tom, že v boji proti COVID19 je očkování důležitým nástrojem tak je potřeba teď velmi trpělivě, nenásilně veřejnost připravovat na to očkování s tím, že bude jasně připravený vakcinační plán, že bude veřejnost seznámena i s tím, jak která vakcína má být užívána, jakým způsobem se k tomu očkování už pak prakticky dostanou, a velmi prosím za to, aby ta kampaň, která bude muset teď v těch následujících týdnech být, byla lidem srozumitelná, aby zachovala tu dobrovolnost, to dobrovolné rozhodnutí se o tom, jestli se člověk bude chtít nechat naočkovat nebo ne a abychom zamezili šíření těch určitých poplašných zpráv, které tady jsou. Takže na závěr chci říci, podpoříme očkování právě proto, že bude dobrovolné, zdůrazňujeme tam to, že nesmí být diskriminační, a velmi apeluji na to, abychom tady na půdě Poslanecké sněmovny si nehráli na soudce v tom, která vakcína je nebo není bezpečná, ale abychom tady dělali politická rozhodnutí, kterým bude veřejnost této země věřit, a abychom nechali občany se svobodně rozhodnout, jestli se nechají očkovat, nebo nenechají. A pokud mohu říci svoji zkušenost, a teď budu mluvit jako lékař i jako občan této země, já se nechám naočkovat. nechám se naočkovat a přiznám se, že jsem se proti chřipce nechal historicky naočkovat jednou, ale proti tomuto onemocnění se nechám naočkovat, a ne kvůli sobě jako osobě, ale kvůli tomu, že mám ve svém okolí zranitelné osoby. Mám svého tatínka, který má už řadu onemocnění, mám řadu dalších.

Je to moje svobodné rozhodnutí, rozhodně ho nikomu nevnucuji, ale je potřeba se na to dívat i optikou právě toho, že každý z nás si to musí nakonec rozhodnout sám.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. My jsme původně chtěli, aby byla začleněna ta náhrada újmy, tak se stalo. Trváme na principu dobrovolnosti jako všichni tady, ten je naprosto jasně deklarovaný, tam není problém. Co nás jediné zajímá velmi, jsou praktické otázky. Protože ono to není jen tak vlastně několik milionů lidí dobrovolně naočkovat.

Tak jenom na tomto chci ukázat, že se zabýváme teď i tím, jak to prakticky jako země zvládneme, a zejména jak tohle bude mít ministerstvo promyšlené a připravené.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Otevírám tedy podrobnou rozpravu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Děkuji.